Za třetí potom návrhy pod písmenem A, a to A1 až A8, A10 až A15 a A20 en bloc jedním hlasováním.

Čili nenavrhuji, opět říkám, žádný nestandardní postup. Pak návrh A9, to je páté hlasování.

Pochopil jsem to dobře, chápeme to i my ostatní tak dobře.

Je to tak? Je to tak. V devátém (?) hlasování bych nechal hlasovat o návrhu E12.

Slovo je vaše. Hezké dobré poledne. Děkuji, pane předsedající. K proceduře pan poslanec Pavera. Prosím, pane poslanče. Ano, je to pravda. A desáté teprve bude ten zbytek návrhů E, které nebudou odhlasovány a budou hlasovatelné. Není s tím problém? Dám o ní hlasovat. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Děkuji. První hlasování bych navrhl hlasovat návrhy legislativně technických úprav předložených kolegou Kováčikem a kolegou Kudelou. Jsou to legislativně technické úpravy. Stanovisko prosím. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o legislativně technických úpravách. Kdo je proti?

Nemá to nic společného s onou diskutovanou problematikou přechodu kompetencí. Stanovisko pana ministra? Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny, Prosím, abyste si přihlásili svými hlasovacími kartami. Stanoviska jsme slyšeli.

Kdo je proti?

Děkuji. Máme tady další, tedy třetí hlasování podle přijaté procedury.

Děkuji. Zbývající body A jsou A1 až A8, A10 až A15 a A20 en bloc jedním hlasováním, jsou to návrhy obsažené v návrhu usnesení, nebo v usnesení zemědělského výboru. Stanovisko prosím. Pan ministr?

Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji. Děkuji. Teď prosím pěkně pozor.

Jde o ono tolik diskutované řešení kompetencí. Garanční výbor doporučuje přijmout ve svém usnesení, nicméně slyšeli jsme tady návrh na stažení těchto tří bodů. Jde o to, že se zřejmě nachází jiné řešení, že jako zpravodaj garančního výboru sice říkám doporučuji, nicméně jako zpravodaj, jako poslanec Kováčik, který viděl, co se tady odehrálo v diskusi, zaujímám neutrální stanovisko. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrzích A16 až A19. Kdo je proti?

Děkuji.

Garanční výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Děkuji. Jsme u návrhu D. Návrh D je návrh pana kolegy Novotného, který hovoří o řešení reklamy na elektronické cigarety.